Tolik tedy omluvy. Měli bychom se věnovat pevně zařazeným bodům, nicméně mám zde přihlášku pana předsedy klubu ANO, pana poslance Faltýnka. A prosím o klid v Poslanecké sněmovně. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Dovolte mi, abych navrhl nějaké pouze technické úpravy v dnešním programu jednání schůze po debatě s ostatními kolegy, předsedy klubů. Nechci již opakovat svou chybu, kterou jsem učinil v minulosti a za kterou jsem se kolegům omluvil. Jde opravdu pouze o technické záležitosti.

Potom bych chtěl poprosit o zařazení nového bodu a tím je vládní návrh, první čtení, kterým se mění zákon o veřejných zakázkách, na konec dnešního jednacího dne, respektive jako poslední bod za pevně zařazené body z bloku Ministerstva financí. Pane předsedo, jenom se zeptám.

Jednak chci podpořit a potvrdit tu dohodu, kterou jsme učinili s panem předsedou poslaneckého klubu ANO, že dneska ještě projednáme v prvém čtení zákon o zadávání veřejných zakázek, tak ať se tomu mohou věnovat výbory, zejména hospodářský. Ale když už ten program rozšiřujeme, tak dovolte, abych navrhl nový bod.

Dokonce zazněla slova z úst jednoho ředitele, že

Nebo alespoň o něco snížená hladina hluku. Úplné ticho si tady snad ani neumím představit.

Takže pan hejtman a poslanec Běhounek je za sociální demokracii. Vystupoval tam ředitel Nemocnice v Motole, kandidát sociální demokracie na post pražského primátora. Reagoval potom ministr zdravotnictví a ministr financí.